Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny na návrh vlády. Podle jednacího řádu může být vyhlášen na určitou dobu.

Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna při projednání pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá, dále znovu ještě před projednáním návrhu zákona hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá a zda jsou dány podmínky pro zkrácené jednání u konkrétního zákona. Procedura projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání nemá první čtení. Předseda přikáže návrh přímo výboru a určí nepřekročitelnou lhůtu, do níž musí výbor předložit usnesení. Poté se koná rovnou druhé čtení návrhu zákona, přičemž může být upuštěno od obecné rozpravy, o čemž se usnese Sněmovna. Řečnická doba může být zkrácena na pět minut.

Naopak je to zákon, na kterém musí být ta nejširší shoda, který se musí občanům naší republiky vysvětlit a který nesmí popírat samou existenci systému vyplácení důchodů. Dámy a pánové, na důchod totiž ti, kteří celý život pracovali pro tuto republiku, naši zemi, naši krásnou zemi, mají právo.

Není.

Jsem schopen pochopit, že když se nedaří, je potřeba dělat kroky, které jsou možná v daný okamžik nepopulární, ale pro budoucnost nutné.

Děkuji. Tak a tady mám Martin Kolovratník. Vážené paní poslankyně taky nemohl mluvit, pan Kolovratník mluví rád a často a dlouho a dneska mu to neumožnili, teda včera, já ztrácím pojem o čase.

Mezi nejzákladnější práva parlamentní opozice anebo jejích jednotlivých členů, která by měla být v demokratickém právním státě ústavně garantovaná, lze zařadit zejména práva zaručující parlamentní menšině účast na parlamentních procedurách, práva umožňující parlamentní opozici výkon dozoru a kontrolu vládnoucí většiny i vlády samotné.